Tak poprosím, jestli pan ministr může reagovat. Děkuji za pozornost.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já si vlastně myslím, že jsem odpověď na to dal už ve své reakci na vystoupení pana poslance Juchelky, pana předsedy výboru, a pana kolegy Babky. Prostě proto, že lidé, kteří toto sledují, nevěří té interpretaci, kterou některé poslankyně a někteří poslanci hnutí ANO tady říkají.

Milý kolego Nachere, prostřednictvím pana místopředsedy Skopečka, lidé ani odborná veřejnost tomu prostě nevěří, této interpretaci. Já si toho vážím, protože to, kdyby lidé, kterým záleží na nezávislosti veřejnoprávních médií, vstupovali při pohledu nebo při přečtení této naší novely do ulic, tak by to bylo znamení, že se děje něco nedobrého. Tak si prostě myslím, že oni nevěří té vaší interpretaci o tom, že se jedná o jakýsi násilný pokus o převzetí veřejnoprávních médií. Že tento návrh k ničemu takovému nesměřuje.

Pan kolega Vondráček to byl.

Třeba paní kolegyně Jourová, eurokomisařka, také vyjádří pochybnosti nad tím, zda tento náš návrh je, nebo není pokusem o ovládnutí veřejnoprávních médií.

Nechci komentovat otázky kolem změny zpravodajů. Tak my už jsme ten návrh zařadili na řádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

Já jsem si vědom těch výhrad, které máte, ale současně jako ministr kultury zodpovědný za předložení této legislativy říkám, že ten návrh zákona je důležitý.

Ale já ho tady znovu zopakuju.

Vlastně ten princip stojí na tom, že my jako Poslanecká sněmovna, jako zákonodárci, máme vytvořit prostředí, ve kterém ta veřejnoprávní média budou efektivně fungovat.

Ano, vyšší počet radních přinese nějaké finanční náklady. A to je celý smysl této novely.

Samozřejmě příprava té takzvané velké novely zákona veřejnoprávních médiích bude velmi náročná.